To znamená, pojďme na Slovensko. Slovensko patří k evropským zemím, které provedly částečnou privatizaci důchodového systému podle doporučení Světové banky. Podobně jako Maďarsko či Polsko provedlo radikální reformu svého důchodového systému, která zavedla příspěvkově definovaný povinný systém starobního důchodového spoření, přebudovalo průběžný systém a posílilo význam dobrovolných důchodových schémat.

Vybrané pojistné používá stát na vyplácení penzí aktuálních důchodců, takže systém funguje na principu PAYG.

Bude silnější spojení mezi důchody a příspěvky.

Systém je příspěvkově definovaný.

Přechod k novému systému nebyl jednoduchý.

Každý občan může ze svého příjmu přispívat na doplňkové důchodové spoření podle vlastního uvážení.

Příspěvky do třetího pilíře stát daňově zvýhodňuje.

Ministerstvo práce nedoporučilo vstup do nového systému lidem, kteří měli do důchodu méně než 10 let, protože minimální doba spoření je právě 10 let.

Takže největším problémem jsou podle tady autora velké rozdíly mezi důchody starých a nových důchodců. Mezi největší hrozby systému patří vysoké administrativní náklady na správu individuálních kont, které mnohdy předčí nízké výnosy investovaných prostředků.

Jde o období, kdy je občan zaměstnán a pravidelně přispívá na osobní důchodový účet.

Dřívější slovenský důchodový systém bral při výpočtu důchodů v úvahu pouze pět nejlépe placených let z posledních deseti před důchodem.

Po nástupu premiéra Roberta Fica Slovensko provedlo významné změny v důchodovém systému.